Říkám ano, mně by se to takto líbilo, jak to pan místopředseda Gazdík načetl, ale rád bych měl dostatek času na to, abych se mohl věrohodně rozhodnout, abychom dokázali posoudit doopravdy se vší objektivitou ten návrh. Nechci zrovna navrhovat přerušení nebo nechci zrovna brát pauzu, ale chci poprosit, abychom o návrzích usnesení, které padnou v této Sněmovně, hlasovali až v době, kdy všechny tyto expertizy budeme mít k dispozici. Rád bych proto požádal, abychom přinejmenším ty návrhy dostali písemně. Děkuji.

Bude to takto stačit, pane předsedo? Čtvrt hodiny je vyhovující doba, nebo chcete déle?

V druhé části ovšem já jsem požadoval, abychom mohli opatřit příslušné expertizy, resp. aby příslušní ministři, kterých se to týká, Poslanecké sněmovně sdělili, že to také tak lze provést, že na to stát má kapacity, že na to stát má možnosti, a v případě, že to takto uslyšíme, budu s čistým svědomím hlasovat pro návrh pana kolegy Gazdíka.

Já jsem přesvědčen o tom, že např. ministr obrany vzhledem k délce doby, po kterou trvá problém, měl mít alespoň přehled o tom, jestli armáda je schopna splnit ty požadavky, které jsou obsaženy ve vašem návrhu, pane místopředsedo. A pokud tak učiní teď, ihned, nebo v nejbližších minutách, potom bychom nemuseli přerušovat.

Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se přiznám, že na některé body bych potřeboval přece jenom nějaký ne dlouhý, ale ne v minutách ani ne v hodinách, ale v kategorii dnů řekněme možnost konzultace. Protože bod 1 aby veškerou odpovědnost za manipulaci s municí převzal stát pro mě nepředstavuje žádný problém.

Čili nevím, jestli tohle to nepředstavuje nějaký problém. Aby z pozice zakladatele uložila VTÚ vypovězení stávajících smluv to není možné v tuto chvíli, protože to zboží by nepodléhalo vůbec pod žádný právní režim. To se dá udělat až v případě, že to bude odvezeno. Čili to je věc, která je fyzicky, nebo právně nemožná. To jsme si ověřovali. nechci ještě ty další dva body. Shrnul bych to do svého názoru, že by se to mohlo vázat na tu případnou příští zprávu, kterou budeme předkládat s panem ministrem do vlády. Čili to je kategorie, řekněme, dvou týdnů, zhruba, pan ministr mě možná zpřesní.

My patrně do devíti hodin nestihneme odhlasovat žádné usnesení, za těch šest minut, a já budu muset přerušit schůzi na nějakou dobu. Moment, teď pan ministr vnitra se hlásil, prosím, pane ministře. Pak s přednostním právem vy, pak pan zpravodaj. Pardon, ještě pan předseda poslaneckého klubu ODS.

Samozřejmě premiér deklaroval, že po odvozu veškeré munice se tam už ta munice nevrátí.

Já si myslím, že záruka formou veřejného slibu premiéra by mohla stačit. A abychom převzali odpovědnost za způsobené škody, včetně komplexního odškodnění fyzických a právnických osob tím bychom se, dámy a pánové, z mého pohledu zbavovali možnosti to vymáhat na původci. Děkuji panu ministru vnitra.

A Vrbětice uzavřeme. Děkuji, pane poslanče. Nicméně jednací den končí v devět nula nula a já bohužel v devět budu muset přerušit jednání Sněmovny. Předseda poslaneckého klubu ODS, po něm pan zpravodaj, po něm pan poslanec. Tak mluvit tři minuty není žádný problém, zejména pro mě.

A pak to klidně přerušme. Vláda evidentně nechce žádné usnesení přijmout kromě toho, že to dělá dobře.

Mám to brát jako procedurální návrh, pane předsedo? Dále pan zpravodaj s přednostním právem.

Protože já jsem měl připraven návrh hlasovat o všech usneseních s tím, že potom na ta odhlasovaná usnesení se sejde jakási smírčí skupina, jakási skupina těch předkladatelů usnesení, aby došlo k určitému průniku. A to není legrace. Protože tam se některé věci opakují a některé věci nemusí být odhlasovány. Děkuji panu zpravodaji.